Kdybyste věděli, jaká je situace, tak byste tady takhle nemohli hovořit. Já nechci hovořit jen o Ústeckém.

Všechno faktické poznámky.

To je vaším cílem.

Ale na to, aby se zlepšil život v Praze, ne. Připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Děkuji. Ne, není to tak.

A hlavně tam začne spolupráce s obcí na hledání popřípadě jiného bydlení, pokud to nebude možné odstranit.

Takže si myslím, že i tahle věc, se kterou vy tady strašíte, je naprosto zbytečná. Pan poslanec Jaroslav Holík.

Takže vážené kolegyně a kolegové, my jsme si tady vychovali generaci, která nechce a nebude dělat.